A v tuto chvíli nemáme hledat viníky. My jsme opakovaně navrhovali při státním rozpočtu, aby se navýšily peníze pro sociální služby, nikdy jste pro to nezvedli ruku.

Všechno faktické poznámky.

Chtěl bych se obrátit na pana Kučeru vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já si myslím, že spíš sociální služby v některých segmentech se nedostávají.

Původní záměr byl ten a byl to asi dobrý záměr, ale nepočítalo se s praxí byl ten, že si vlastně klient bude služby nakupovat sám podle vlastního uvážení. Ovšem dopadlo to tak, že nám obrovské prostředky mizí v rodinných rozpočtech. Důsledkem toho je, že se nám neustále zvyšují tzv. dotace.

Ze státu.

Já jsem si třeba srovnával normativy nebo výkony v těch... Čas! Pokud chcete vystoupit, prosím, přihlaste se do rozpravy. Děkuji. Prosím paní poslankyni Aulickou, potom paní poslankyně Šánová, všechno faktické poznámky.

Paní poslankyně Šánová a potom pan poslanec Kučera, stále faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Čili zbývá, jak tady píší, 380 milionů.

Není to tak docela pravda.

Takže jestliže tam je miliarda, ať předloží žádost na vládu, že potřebují na dofinancování platů, a budou je mít.

Děkuji. Děkuji za slovo. Paní poslankyně Aulická, prostřednictvím pana předsedajícího, mě vaše vyjádření velice mrzí. A můžu vám říct, že velmi dobře vím, jak se financují sociální služby v našem městě.

To nebyla výtka vůči Ústeckému kraji.

To znamená, nevíme, kde se poděly, ačkoliv je ministr financí Andrej Babiš sliboval, a skončily nevím kde.

Potom pan poslanec Běhounek, všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo.

A to si myslím, že by se podporovat opravdu mělo.

Samozřejmě že ideální kombinací je, když může pečovat rodina a zároveň třeba využívají odlehčovací služby sociálních služeb a je to nějaká kombinace, která by byla asi zcela ideální. Ne vždycky to takhle může fungovat, ale příspěvek na péči nesmíme brát takhle jednoznačně, jednostranně.